Takových případů si pamatujeme mnoho.

Stalo se, že některé dílčí případy se podařilo usmlouvat, že nebyly postiženy. Ale když jste mluvila o své zkušenosti, paní ministryně, o své zkušenosti ministryně financí, tak dovolte promluvit i mně o mé zkušenosti šesti let ministra financí, během níž jsem směl být i předsedou Rady ministrů financí Evropské unie, kdy jsem nikdy nezažil, že by se jakékoliv členské zemi Evropské unie podařilo zvrátit návrh auditního orgánu na stoprocentní korekci. A už vůbec pokládám za naprosto vyloučené, že by se to podařilo zvrátit při zjištěních, která tento předběžný návrh obsahuje, o kterých můžeme diskutovat, která můžeme připomínkovat, ale která se prostě stala. Jakkoliv se hlásím k tomu, že pokládám za vhodné, aby ty připomínky garantoval člen vlády, který není z hnutí ANO, jejíž předsedou je ten, kdo má ten konflikt zájmů, tak vyjádřím své přesvědčení, že z hlediska konečného výsledku je to úplně jedno.

A ti na rozdíl od většiny členů vlády nejsou podřízeni Agrofertu a budou to posuzovat podle práva. Podle práva českého i podle práva evropského. Pan premiér se tady rozhořčoval: Co si to dovoluje Evropská unie, vykládat české právo!

Vy jste pracovala na Finanční správě, vy dobře víte, co je to porušení rozpočtové kázně, vy dobře víte, co vedle porušení rozpočtové kázně je také podvod a porušení finančních zájmů Evropské unie, toho jste si naprosto dobře vědoma. A víte, že z této zprávy není úniku. Víte, jak dopadne.

A že čeští daňoví poplatníci prostě tvrdě zaplatí za konflikt zájmů a za hamižnost svého předsedy vlády. To prostě víte, i kdybyste tisíckrát říkala, že ne. Do té míry vaši odbornost znám.

Docela by mě zajímalo, co si myslíte, že se v tom čase stane, paní ministryně.

Pane předsedo vlády prostřednictvím pana předsedajícího asi tu nejste. I vy to víte, jako vaše paní ministryně financí. Vy dobře víte, že to nemůže dopadnout jinak. A přesto vzdorujete, přesto hrajete o čas a berete si celou republiku, všechny její občany jako své rukojmí.

Každým dnem, kdy stojí v čele vlády České republiky prokazatelný lupič evropských peněz , se zvyšuje ostuda České republiky, všech jejích občanů před veřejností, snižuje se vážnost České republiky před veřejností. To rozhodnutí padne a ta Česká republika bude platit. Ale každý den té lhůty, kterou vy budete protahovat, se zvyšují nemateriální škody České republiky a já na vás apeluji, abyste je nezvyšoval.

Žádný jiný způsob neexistuje.

Tuhle odpovědnost, pane premiére, vedle vás nesou všichni poslanci hnutí ANO, na které si dovolím obrátit se také, všichni poslanci sociální demokracie, kteří stále ještě věří koaličnímu projektu, já vám držím palce, ale ne s předsedou vlády, který je v průběhu procesu, na jehož konci bude rozhodnutí o jeho konfliktu zájmů a škody, které budou napočítány České republice a všem ostatním, kteří tohoto předsedu vlády chtějí podporovat.